To byla poslední faktická poznámka a nyní je s přednostním právem přihlášena paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Alena Schillerová. V tuto chvíli je to poslední přednostní právo, ale může se ještě někdo přihlásit. Poté půjdeme na rozpravu, kde je přihlášených dvanáct poslanců v této chvíli. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Státní rozpočet je základním nástrojem, prostřednictvím kterého jsou realizované cíle a záměry hospodářské politiky v rozvinutých zemích. Mezi tyto základní cíle a záměry řadíme alokování finančních prostředků, to je tak zvaná alokační funkce fiskální politiky, také prostřednictvím veřejných rozpočtů přerozdělujeme, to je funkce přerozdělovací, a taktéž prostřednictvím veřejných rozpočtů stabilizujeme, to je tak zvaná stabilizační funkce fiskální politiky. V tyto dny v Poslanecké sněmovně často probíhá diskuse, jak jsme se dostali do dnešní krizové situace.

Já se ptám, co můžeme pro stabilizaci této krizové situace dnes tady na tomto místě udělat.

Co můžeme dělat s tím, že velká část české populace dnes míří do chudoby? Jak můžeme zabránit pádu českých firem, které tady zaměstnávají naše občany a díky kterým máme nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí Evropské unie? Abychom se s touto krizí efektivně vypořádali, potřebovali bychom efektivní protikrizovou politiku ze strany současné pětikoalice, po které voláme již měsíce. Dnes, tady na tomto místě, chci slyšet od představitelů vládní pětikoalice, jak slouží předložená novela státního rozpočtu naplňování jedné ze základních funkcí fiskální politiky, a to je právě funkce stabilizační.

Současně by ale měla směřovat ke snížení dopadů zdražování na naše občany a firmy.

Všichni víme, jak v období krize 2008 až 2009 brutální politika dua Topolánek a Kalousek prohloubila ekonomickou krizi v České republice. Bohužel, pan ministr se rozhodl zapomenout na cenné a drahé lekce z historie a zcela zavrhuje jednu ze základních tezí tvůrců hospodářské politiky, že ke škrtům, či jinak řečeno restriktivní fiskální politice, musí docházet v době hospodářské expanze, hospodářského rozkvětu.

Většina domácností v současnosti již začíná pochybovat nebo již pochybuje o budoucnosti. Mezi spotřebiteli důvěra klesala dokonce pět měsíců v řadě. Index spotřebitelské důvěry je na svých dlouhodobých minimech a domácnosti se bojí nadcházející zimy, svojí finanční soběstačnosti, stejně tak se zvyšuje i strach ze ztráty zaměstnání.

Současně se nám dařilo v dobách hospodářského růstu snižovat daňové zatížení občanů a firem.